Rozpravu jsme přerušili.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě. Bylo přerušeno vystoupení pana poslance Snopka, ten je ale omluven. V tom případě dám slovo panu poslanci Klánovi, který je zatím posledním přihlášeným do rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Hezký den, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, pane ministře.

Můžete pokračovat.

Za naprosto skandální považuje pan poslanec Snopek , jakým autoři zákona přistoupili k regulaci užívání návykových látek formou místních vyhlášek.

V jejich případě však autoři návrhu zákona nedali obcím pravomoc vykázat jejich uživatele z určitých částí obcí, například od škol, zato však navrhují dát obcím pravomoc zakazovat obecně závaznými vyhláškami kouření v obcích, a to dokonce i na soukromém pozemku nebo uvnitř soukromých objektů. Takže pan poslanec Snopek navrhuje udělat pravý opak, stejně jako to ve vnějším připomínkovém řízení navrhoval Svaz měst a obcí. Jak vůbec došlo k tomu, že takováto podle něho nesmyslná úprava nám byla předložena? Jde podle něj o důsledek způsobu práce při tvorbě tohoto návrhu zákona.

Já zde můžu k tomuto říci, že samozřejmě byla udělána RIA, byla poměrně samozřejmě precizně, alespoň podle zástupců, kteří byli přítomni ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, nicméně ani oni mi nebyli na některé otázky schopni odpovědět, když jsem se například ptal, zda se zákon bude vztahovat na kluby, což je uzavřená společnost.

Pan poslanec Snopek píše, že za naprosto nejhorší ustanovení návrhu zákona považuje § 16. Postihován tedy nemá být ten, kdo mladistvému nalil nebo prodal alkohol, to by bylo v pořádku. Postihován by měl být ten, v jehož podniku se nachází podnapilý mladistvý, který však do podniku opilý již mohl přijít.

To je i podle mě nesmyslné. 2.

Tady už jsme si i ujasnili, jakým způsobem to bylo. To už jsem si i já vyjasnil s panem zpravodajem, dokonce jsem se i dozvěděl, kdo určil objem toho alkoholu, takže to už je v současné době v pořádku. Kromě toho, že jde o protiústavní diskriminaci určitého typu výrobku, je to věcně nesmysl. To už jsme také řešili i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já toto jeho vystoupení nějakým způsobem ukončím.